Vážené dámy, vážení pánové, tak já teda musím trošku vyjádřit obdiv panu předsedovi Sněmovny Hamáčkovi, že takto prozíravě odtušil už po pár větách, zdali projev mého kolegy Davida Kádnera je k věci, nebo ne.